Děkuji za pozornost a za podporu.

Já tady jenom shrnu, snažíme se, a tak jak se vláda i zavázala v těch diskusích, které jsme tady vedli v minulých měsících, napravit to nešťastné ustanovení z konce minulého volebního období, tedy v praxi dát možnost zrealizovat dřívější odchody do důchodu u zdravotnických záchranářů a souvisejících profesí. Já jsem rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se zabývalo i tou výdajovou stránkou. A jak už pan ministr zde představil, bude se jednat o zvýšení pojistného u těch zaměstnavatelů, kterých se ti záchranáři týkají, s postupným náběhem, aby to na začátku nebylo příliš velký skok. Tolik za mě jako úvodní zpravodajské slovo. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče. Já děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr i pan zpravodaj už tady obšírně řekli, co je obsahem tady tohoto zákona.

Já vám děkuji. Registruji vaše veto. Prosím, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo.

Děkuji. Vždy jsme pro tuto úpravu zde ve Sněmovně hlasovali. Ovšem chceme, aby se i tato změna zákona řádně projednala, a chceme k ní uplatnit své pozměňovací návrhy. Zejména proto, že vládní návrh v jednom svém aspektu je nespravedlivý. Týká se to navázání počtu odpracovaných směn na délku snížení hranice důchodového věku a jeho zastropování. Zde se domníváme, že by bylo vhodnější jiné nastavení, které nepoškozuje ty záchranáře, kteří odpracovali v systému více než 30 let, i velkorysejší snížení důchodového věku pro ty, co zde odpracovali oněch základních 20 let. V SPD jednoznačně stojíme za názorem, že zaměstnanci ve fyzicky a psychicky náročných profesích mají do starobního důchodu odcházet mnohem dříve než v 65 letech, a to samozřejmě bez jakéhokoli krácení výše starobního důchodu. Já vám děkuji. Prosím.

Probíhala komunikace s prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb, panem doktorem Markem Slabým, a v tuto chvíli ta diskuse ještě pokračuje. Takže pokud jste podali veto, tak my jsme připraveni o tomto ještě diskutovat. Předpokládám, že na výboru pro sociální politiku, kde bychom to měli projednávat příští týden, pokud se na tom shodneme, tak se k této otázce ještě vrátíme. Tak jak my jsme si to zatím analyzovali, tak si nemyslíme, že by tam byla disproporce, jestli se počítá podle směn, nebo podle hodin. A potom bych rád podal návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením v délce 12 dnů. Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další se hlásíte do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a ptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chcete závěrečné slovo? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím v tom případě přistoupíme k hlasování.

Je to hlasování s pořadovým číslem 9, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalším výboru k projednání nebo výborům? Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě dám hlasovat ještě o posledním návrhu, který zazněl v rozpravě, a to je návrh na zkrácení lhůty na projednání na 12 dnů. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh zkrácení lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na hlasování a já končím projednávání tohoto bodu programu.